217.

Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v prvé řadě bych chtěl poděkovat jak předsedovi garančního hospodářského výboru, tak zpravodaji tohoto tisku a v neposlední řadě i plénu Poslanecké sněmovny za přípravu a průběh druhého čtení návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích. Já bych připomněl, že předložená vládní novela je hlavním nositelem transpoziční povinnosti ČR vyplývající ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a zeptám se, zda se do rozpravy někdo hlásí. Pan zpravodaj, prosím. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne. Nebudu zdržovat tím, že bych opakoval, co řekl zástupce předkladatele, tedy pan ministr průmyslu, ale přesto ze své pozice, z pozice zpravodaje, bych opačně rád poděkoval jak jemu, tak jeho kolegům, pracovníkům Ministerstva průmyslu a obchodu. Skutečně jsme tento zákon projednali v korektní pracovní atmosféře. Jak už to bývá zvykem, když byl zákon otevřen, byť je tedy, jak bylo řečeno, nosičem, resp. transpozicí evropské legislativy směrem právě k těm alternativním palivům, tak se samozřejmě stal jakýmsi nosičem a byla snaha odborné dotčené veřejnosti implementovat další požadavky, ať už to byli zástupci malých čerpacích stanic, anebo velkých sítí. Jsem rád, že kolegové z ministerstva byli ochotni si požadavky vyslechnout, hovořit o tom. Jak už to v životě bývá, ne všemu je možné vyjít vstříc při zachování selského rozumu. Já bych to hodnotil tak, že nakonec jsme rozumné minimum a rozumný kompromis našli. A plně se ztotožňuji se slovy pana ministra, jsme v naprosté shodě, co se týká garančního výboru, co se týká pozměňovacích návrhů, které budou označeny pod písmenem A a vycházejí z druhého čtení, jak byly projednány ve výboru, tak i pak dalších čtyř pozměňovacích návrhů, které jsme do druhého čtení předložili jako jednotliví poslanci. V podrobné rozpravě vás s těmi návrhy seznámím. A já tedy prosím, abychom hlasovali tak, jak bylo domluveno, resp. předjednáno na hospodářském výboru. Kolegyně, kolegové, já vás opravdu prosím, abyste rozpustili ty diskusní hloučky. A já jsem vás varoval. Tak prosím pana ministra kultury, pana předsedu Kováčika a další, aby svoji diskusi přenesli mimo jednací sál. Dále do rozpravy?

Navrhujeme tedy nejdřív hlasovat legislativně technické úpravy, poté pozměňovací návrhy označené písmenem A. Jsou to standardně pozměňovací návrhy garančního výboru, v tomto případě hospodářského. Poté hlasovat pozměňovací návrhy pod písmenem D jako Dušan pana poslance Milana Urbana, potom písmeno B jako Boris poslance Petra Kudely.

Pokud Petr Kudela nebude přijat, můžeme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích pod písmenem C. Tím bychom se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. A nakonec hlasování o návrhu zákona jako celku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh nebo si přeje vystoupit k návrhu procedury. Pokud tomu tak není, budeme o návrhu procedury hlasovat.

Tento návrh byl přijat. Prosím tedy pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Tak nyní prosím hlasování o legislativně technických úpravách. Prosím pana ministra o stanovisko. Výbor? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další prosím. Nyní prosím o hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem A z garančního hospodářského výboru. V jedné větě především navrhuji vyloučit z působnosti tohoto zákona tzv. malé dobíjecí stanice.

Pan ministr?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji za podporu. Nyní tedy ty jednotlivé pozměňovací návrhy. Nejdřív písmeno D. Autorem je pan poslanec Milan Urban.